Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane ministře. Děkuji.

A my se snažíme to změnit. Až po několika urgencích jsme konečně dostali data do CRABu a řešíme věci, kde jsme zjistili, že stát pronajímal plochy za 190 milionů a stejné plochy si pronajal za 400 milionů, takže levá ruka nevěděla, co dělá pravá.

Takže skutečně ten úřad pracuje velice dobře a já bych strašně rád, abyste neříkali, že ten úřad je na nic. Měli jsme několik prezentací, několik konkrétních věcí, vyřešili jsme pro kolegy ve vládě sezení pro ministry, pro pana Bělobrádka a pro další a ten úřad se snaží organizovat nemovitosti pro ministerstva, tak jak je to obvyklé v zahraničí, jako v Rakousku mají centralizované všechny nemovitosti nebo v Polsku. Takže ten úřad pracuje efektivně, vydělává peníze a snaží se samozřejmě přesvědčit ten systém, že je potřeba dát všechny nemovitosti na jedno místo.

Takže si myslím, že plat paní ředitelky není vůbec přehnaný za to, že vlastně organizuje a přesouvá majetky za miliardy. Děkuji, pan zpravodaj... Teď ne, pane poslanče. Děkuji za pochopení. Ještě přečtu omluvu od pana poslance Pavla Holíka, který se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů.

Děkuji.

Předám v tištěné podobě.

Pokud je to vše, tak prosím pana poslance Ludvíka Hovorku. Děkuji za slovo.